Takže tady prostě ještě chvilku vydržíme. Jenom budu doufat, že všechny stavební úřady budou rozumné a budou samozřejmě se dívat už na nový stavební zákon a tam, kde to jenom trošičku jde, už budou přihlížet k tomu, jak by to bylo podle nového stavebního zákona, protože tam je mnoho staveb dáno do drobných staveb, mnoho do jednoduchých staveb tak, abychom si teď za posledního tři čtvrtě roku nevytvářeli nějaké nepřekonatelné bariéry, který by byly ve finále složité i pro obce a města. Dovolte mi tedy jenom ve stručnosti se vrátit k pozměňovacím návrhům po druhém čtení tak, abychom vlastně za klub ANO si jenom řekli, jak budeme jednotlivé pozměňovací návrhy podporovat.

Zaměřím se na ty pozměňovací návrhy, které jsou po druhém čtení, to znamená, které byly načteny ve druhém čtení, sama jich tam mám zhruba pět. To znamená, to jsou pozměňovací návrhy, které se týkají zpřesnění, různých sjednocení formulace nebo se to týká zpřesnění kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu při výkonu působnosti Dopravního a energetického stavebního úřadu. Potom se to týká souladu nového stavebního zákona se zákonem lex OZE 2. Další úprava je, aby velkým obcím zůstala možnost stanovit odlišně požadavky na místní a veřejné přístupové účelové komunikace. Na druhou stranu ale budeme podporovat i pozměňovací návrh pana kolegy Telekyho, který samozřejmě velmi správně říká, že městské předpisy nemohou změnit technické normy. To si myslím, že je důležité a že takto se ty dva návrhy doplňují. U C1 ještě bych asi zmínila důležitou věc a požádala tímto i o podporu, a to je úprava společného jednání. Je velmi důležité, abychom skutečně ke stavebnímu řízení přistupovali jako ke službě občanovi. Prostě i stavebník je občan této republiky a zaslouží si nějaké komfortní jednání.

Ale přece to není o tom, že se bude posílat pořád ten stavebník pryč, a vlastně on ani neví, jak to má upravit, aby to bylo v souladu se všemi, a tam je potřeba to jednání takto vyvolat, aby si sedli a aby hledali řešení.

Tady jde o přechodná ustanovení, to znamená, aby skutečně se vědělo na jistotu, že dokud nebudou schváleny nové, tak se postupuje podle starých. Co se týká pozměňovacího návrhu C3, tam se to týká městských částí Prahy, protože tady si musíme uvědomit, že pokud se bavíme o plánovacích smlouvách, samozřejmě Praha má velmi mnoho městských částí, který mají samostatnou působnost, jsou to samostatné městské části, a nedává logiku, aby plánovací smlouvy Prahy 13 schvalovalo hlavní město Praha to si musí samozřejmě zrealizovat to příslušné zastupitelstvo. Na druhou stranu je tam na jistotu dáno, že nemůže městská část měnit něco, k čemu má kompetence pouze Magistrát hlavního města Prahy.

Návrh C5 se týká podstatné úpravy, protože když zákon hovoří o tom, že se něco musí změnit, pokud je tam podstatná úprava, ale zároveň nedefinuje, co to je podstatná úprava, tak je to samozřejmě velmi problematické.

No, ono to je samozřejmě, já tomu rozumím, z pohledu rozvoje měst, na druhou stranu teď jsme měli jenom Prahu, teď to rozšiřujeme na metropole v souladu se Strategií. Prostě tři samostatné předpisy; třeba se to ukáže jako cesta dobrým směrem, a já nevidím žádný důvod, abychom se tady v čase, když už budou schváleny stavební předpisy pro ty tři metropole, abychom se třeba bavili i pro rozšíření na další města. Takže tady budu asi na straně Ministerstva pro místní rozvoj a budeme k tomu mít asi víceméně nesouhlasné stanovisko. Tady my skutečně budeme mít také souhlasné stanovisko. Tam to považuju za velmi důležité, aby to tady bylo zmíněno, protože tam je v podstatě uvedeno, že pokud už jsou dneska rozjeta nějaká řízení, tak by se měla dokončit na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kam to bude nově podle zákona spadat. Jde zejména o jádro jako takové a myslím si, že tam žádný chaos nechceme připustit nikdo, takže tam je na jistotu dáno, že se tedy to bude dokončovat Ministerstvo průmyslu a obchodu již k probíhajícím anebo dosud neukončeným řízením. Tam jenom upozorňuju, že jsme to řešili i na výboru, že potom ty stavby se musí dopovolit.

Je to tam omezeno jak velikostí, tak samozřejmě všemi těmito věcmi, ale považuju to za krok velmi správným směrem.

Takže tady si myslím, že toto asi podporu hnutí ANO mít nebude.

Takže tady si myslím, že rozhodně podpora ano. Další pozměňovací návrh, tady ve zkratce smlouva o smlouvě budoucí jde jenom o to, že když vedete, vlastně máte nějaké věcné břemeno, tak dneska to věcné břemeno se zná, ale nezná se pojem smlouva o smlouvě budoucí, a může to být další možností, jak si samozřejmě zabezpečit přechod přes vlastní pozemky nebo jak s těmito věcmi nakládat.